I já děkuji. Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já bych chtěla požádat o zkrácení lhůty mezi doručením pozměňovacích návrhů a zahájením třetího čtení ze 72 hodin na 48 hodin. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

Zároveň vyzýváme vládu, aby po těchto nedůstojných tahanicích a poté, co se tady vládní strany neustále hádají a nemohly se ani dodnes dohodnout na jednotném návrhu, tak aby neprodleně předložily nový zákon o platu ústavních činitelů, který bude mít tři parametry, na které bychom my ho rádi navázali.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat. Už v tom mám trošku zmatek. Tady byl návrh na nulové navýšení.

Ať mně to tedy někdo vysvětlí. Ale jinak samozřejmě to nulové navýšení. Já vím, že když se nám přidá o 600, 800 korun, je to hodně peněz. Je to hodně peněz, ale i takhle vysoká částka mně prostě nestojí za to, aby mně lidi říkali: vy jste si zase navýšili platy. Děkuji za dodržení časového limitu. Pana poslance Blažka a pana poslance Miholy. Já v reakci na pana poslance Okamuru.

Musím se zastat koalice.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Vážení kolegové, já jenom bych reflektoval poznámku pana předsedy Kováčika k tomu usnesení číslo 87, které jsem před chvílí načetl, abych požádal o opravu.